Děkuji.

Děkuji za slovo. Jenom velmi stručně, velmi krátce, vaším prostřednictvím, paní předsedající, pane kolego.

Kdyby se mě týkal, tak bych postupoval přesně tím způsobem, jakým jste řekl, protože mně osobně by bylo velmi trapné si od státu brát nějaké peníze na to, abych přežil, protože ty problémy nemám. Chápu, že jsou tady lidé, kteří ty problémy mají, pro ty má být určena ta podpora. Pro lidi, jako jsem já, ta podpora být určená nesmí. Děkuji.

Prosím, vaše dvě minuty s faktickou. Děkuji, paní předsedající.

To by mě moc zajímalo.

Takže prosím vás pěkně, zůstaňme na zemi a držme se toho, že zastupujeme zájmy lidí, že se máme starat o obyčejné lidi, aby vůbec byli schopni přežít, protože odříznout se od zdrojů energie bez toho, že máte adekvátní a plnohodnotný náhradní zdroj, to může udělat jenom naprostý jak bych to řekl diplomaticky amatér. A lidi to odnesou a nezapomenou vám to.

Vracíme se k přihláškám, a ještě tedy faktická, pan poslanec Tom Philipp. Prosím.

Závěrem pusťte si, co jste řekl. Řekl jste: Vy jste hroznej.

Vy máte úplně jiný názor!

A já tedy musím říci, že toto přesahuje běžné zvyklosti v tomto sále. Přistupujeme nyní k řádně přihlášeným s přednostním právem, a sice jako první tady je na řadě pan předseda Radim Fiala se svým přednostním právem, poté v pořadí pan místopředseda Karel Havlíček a pak bychom přistoupili k řádně přihlášeným v obecné rozpravě. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo.

Jednou provždy.

Jsem přesvědčen, že to samé dělá Orbán a blízká budoucnost nám to ukáže. Já jsem byl... On říkal, že my jsme tlačili Rusko do výběrového řízení na Dukovany. Ano, je to pravda. Ne že bychom je tam tlačili, chtěli jsme, aby se účastnili z jednoho prostého důvodu, protože pokud by se účastnilo i Rusko a Čína, bylo by tam pět účastníků a výrazně by to zvýšilo konkurenci a snížilo cenu. Ta cena se tehdy odhadovala na 150 miliard za dva nové bloky Dukovan. Dnes ta cena po vyřazení Ruska a Čína, kde v té smlouvě bylo jasně dáno, že kdykoliv je můžeme oba dva vyřadit, a samozřejmě jakákoliv agrese a porušení mezinárodního práva by to nejenom umožňovaly, ale byla by to pro nás povinnost, ale mohlo to snížit ceny, takže dneska ze 150 miliard za dva bloky Dukovan budeme platit možná 350 miliard, možná 500 miliard celkem, protože ti tři nemůžou udělat podle mě nic jiného, než že se dohodnou. Jeden bude stavět to, druhý to a třetí to a prostě tak to nějak bude. My jsme je mohli vyřadit teď, po zpracování nabídek, protože vy jste o tom mluvili ještě před tou agresí a porušením mezinárodního práva, a já bych dnes byl první, kdo by pro vyřazení minimálně Ruska zvedl ruku, protože to samozřejmě je bezpečnostní ohrožení, to, co se stalo, a je nemyslitelné, aby se taková země účastnila budování jaderné elektrárny.